To bylo třeba velice významné opatření na příjmové straně a já jsem měla připravený plán konsolidace.

A uvidíme po dnešku, jak to vlastně dopadne, jak to celé bude.

Byl to náš návrh.

Tak to je to celé. Nesouhlasila, to je rozdíl. Ale že v tomto mají pravdu, o tom není pochyb. Úředníci vám narůstají.

Říkala jsem vám, proč se bojíte daní z neřesti?

Říkal jste, že jste blízko.

Tak jsem si já přeložila vaše slova. Ale to je naprosto odlišná rétorika od toho, co jste říkal před volbami. Důchodová reforma, rozumím. Naprosto rozumím. Třicet let to žádná vláda nezvládla, ani naše to nezvládla.

Podívejte se na ně. Ta studie leží na Ministerstvu práce a sociálních věcí stejně jako na Ministerstvu financí. Ano, není to jednoduché. A určitě to bude chtít delší čas, co se týče konsolidace veřejných financí.

To jsou určitě pozitivní čísla.

Já to nepopírám. Podpořili jsme to.

Jako bývalá ministryně financí, která z toho přes dva roky prošla těžkou covidovou krizí, naše země samozřejmě, naše vláda, tak si myslím, že bych uměla, a další mí kolegové, Karel Havlíček a další, k tomu něco říci. Děkuji vám. Také děkuji. Pane poslanče, máte slovo.

Ale když se podíváte na ten dlouhodobý vývoj, tak to přece vůbec není pravda. A to byl základ těch velikých strukturálních deficitů. A to jste byla, paní kolegyně, vaším prostřednictvím, ministryní financí vy.

Připomenu vám konkrétní příklad.

A byla to obrovská ekonomická chyba. Děkuji za pozornost. Děkuji za dodržení času. Další, kdo je přihlášen s faktickou poznámkou, je pan ministr financí Zbyněk Stanjura. Pane ministře, máte slovo. Já bych poprosil, abychom nepřekládali z češtiny do češtiny. Řekl jsem, že nevěřím, že projde jedna nebo dvě jednoduché změny, které strukturální schodek sníží o 100 miliard.